Vůbec to není o tom, že to jsou někteří, kteří pracují skvěle od vidím do nevidím a jenom nemohli dělat aprobaci, protože není. Ale to bych všecko vzal, prosím, ale není to pravda, protože ten zákon je postaven na přijímání nových lidí.

A okamžitě to využívají. A já se bojím, že skutečně to znamená, že budeme mít velké problémy.

Paní kolegyně, ono to je úplně jednoduché. Zase se bavíme o době krize. Takže aby se to lehce počítalo. To není o tom, že ten člověk dělá sám a bez dozoru.

A v té chvíli počítáte každého lékaře, který tam je, tak vám stačí vypadnout jeden nebo dva, a v tu chvíli nejste schopna pokrýt jak služby, tak i činnost toho oddělení. Proto je tam důležitá každá noha, která tam je. Čili není to o tom, že by ti lékaři pracovali samostatně, ale je to o tom, aby vůbec bylo možné naplnit roli epidemiologickou a zdravotní, která tam je daná. A druhá poznámka na váženého kolegu pana docenta Svobodu.

Takže není pravda, že by neexistovalo v zákonu přímé odborné vedení.

Já jsem tedy dal prostor faktickým poznámkám, které přesto možné jsou. Na druhou stranu zase byla džentlmenská dohoda, že faktické poznámky ne. Takže se tady dostávám trošku do klinče. A mám tady další přihlášené poslance.

Já už naprosto opravdu naposledy a stručně.

Tak možná tam není pravda. Nyní dám prostor předsedovi poslaneckého klubu ODS Zbyňkovi Stanjurovi, ten nemá omezený čas, protože je s přednostním právem. Prosím, máte slovo. Já bych se chtěl zeptat pana ministra.

Kdy dojde ke skončení krize? Co je to během krize? To je obecný pojem. Kdo to bude vykládat, že krize skončila a běží nějaký čas? Jak to poznáme? A už to není během krize? Rozumíme si? Jak je to definované? Takže budu hlasovat podle jeho odborného doporučení. Nicméně tohle mě zajímá jako poslance, jak je v tomto zákoně definována krize, doba krize, konec krize. Děkuji za odpověď.

Pan ministr prý půjde jako první.

Odpovím panu předsedovi Stanjurovi.

A já nevidím žádný důvod, proč bychom nemohli v tomto směru umožnit na toto vymezené období, aby lékaři z třetích zemí, kteří mají nostrifikované diplomy ze svých škol, tzn. skutečně je tam aspoň nějaká základní podmínka, tak aby pro toto vymezené období, časově jasně vymezené období, nemohli pracovat pod přímým odborným vedením tak, jak řekl pan poslanec Kasal, které je jasně definováno v zákoně. Takže není pravda, není pravda, že v zákoně není definováno přímé odborné vedení, tak jak řekl pan poslanec Svoboda.

Takže když se tady říká, že se zavádí něco nového, není to pravda, je to v zákoně definováno, a skutečně jsou to lékaři, které zná ten poskytovatel. Takže skutečně si nemyslím, že by jakákoliv nemocnice riskovala, že si tam nasadí nějakého člověka, který je zcela neumětel, a povede to k poškození daných pacientů. Protože v konečném důsledku právní odpovědnost jak občanskoprávní, tak trestněprávní by byla na daném poskytovateli. Takže pojďme trošku věřit těm poskytovatelům. Zákon předpokládá, že bude informováno Ministerstvo zdravotnictví, příslušný krajský úřad, Česká lékařská komora dostane informaci, to je tam jasně dáno, takže všichni budou mít informaci o tom, že ten člověk tam takto pracuje po to vymezené období, a já v tom skutečně nevidím nějaký zásadní problém pro ohrožení českého zdravotnictví.

A skutečně toto vychází z přímého podnětu nemocnic.

Je to mimořádná situace, mimořádný zákon, časově omezený zákon, a prosím tedy o jeho schválení.